Já jenom, paní předsedkyně, upozorním, že jsme přeskočili bod.

Zástupci správců bytového fondu se obávají, že pokud bude aktuálně připravovaná novela zákona č. 67/2013 Sb., o službách, přijata v navržené podobě, bude to mít fatální dopad na činnost všech správců bytového fondu, tedy nejen bytových domů a sdružení vlastníků jednotek, ale také měst a obcí. Jako zásadní připomínka k návrhu je ustanovení § 8A odst. 5, kde zástupci napadají povinnost poskytovatele služeb pravidelně v měsíčních intervalech příjemcům služeb poskytovat informace o aktuálních spotřebách energií, kdy jednou z cest je umožnit příjemcům služeb dálkový přístup k těmto informacím.

Já vás ještě jednou požádám, paní poslankyně, omlouvám se, ale opravdu ten hluk se stále nesnižuje, a platí to vlastně pro celou Poslaneckou sněmovnu, všechny kluby. Kolegyně a kolegové, pokud máte cokoli k řešení, už potřetí vás žádám, ať se přesunete do předsálí. Zástupci také poukazují na to, že neznají jinou oblast legislativy, která by obdobně nesmyslná a opakovaná povinnost byla jakémukoliv subjektu nařizována.

Jakým způsobem tato pravidelná komunikace bude probíhat? Elektronicky?

Obyčejný, nebo doporučený?